Bohužel, a možná že to je i pro poslance ANO, nevím, co budou říkat při příštích parlamentních volbách na náměstích, ale my skutečně máme hodně svázané ruce evropským právem. Nemůžeme si schvalovat, co chceme. A to už nemluvě o daňové konkurenci a jiné konkurenci, konkurenci prostředí. Pokračuji dále ve stati profesora Michala Mejstříka.